Takhle bych mohl pokračovat. Nejpozději do 20. v daném měsíci máte zaplatit mzdy svým zaměstnancům ze zákona a těm, kteří jsou například na nemocenské nebo v karanténě, vyplatit takzvanou náhradu mzdy. V tom případě máte nárok na čerpání z programu Antivirus A či B.

Představme si situaci malé firmy, jedna účetní nebo jeden účetní, možná externí, který je zrovna taky v karanténě nebo nemocný. Máte 8, 10 nebo 11 dnů. Dodneška desítky tisíc žádostí OČR pro živnostníky MPO dvojitého ministra nevyplatilo za rok 2020. Není! Stát má času dost. Neustále zkoumá sprosté podezřelé, kteří mají odvahu požádat o nějakou pomoc, když jim stát zakázal podnikat.

To je standardní politický průběh. Může se nám to nelíbit, ale musíme to respektovat. Jenom bych poprosil komunisty, aby neříkali, že jsou taky v opozici.

Chci připomenout kolegovi Radimu Fialovi prostřednictvím pana místopředsedy, že když je vláda v úzkých, tak skoro vždycky přispěchá SPD na pomoc, a mohl bych jmenovat desítky zákonů a personálních voleb.

Tak to úplně není. Já myslím, že je rozumné a běžné, že každá strana si plní svůj program a podle toho hlasuje.

Šest týdnů uplynulo a výsledek je jedna velká nula. Konkrétní dotaz. Jak to, že jste nepředložili návrh zákonů? A to ani nemusíte!

Tak a teď ta konkrétní usnesení.